31.

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak tohle by už mělo být jazykově méně pestré. Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s již zmiňovanou ratifikací Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a změn přílohy IX této úmluvy.

Jedenácté zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy přijalo rozhodnutí o zařazení dvou nových položek do přílohy IX úmluvy, a to frakcí po zpracování nápojových obalů a odpadů vznikajících při výrobě štítků. Nové položky jsou již součástí platné legislativy Evropské unie, a vzhledem k tomu, že toto nařízení je v České republice přímo použitelné, nebudou mít změny přílohy IX Basilejské úmluvy dopady na právo České republiky ani na státní rozpočet, veřejnou správu ani na podnikatelský sektor. Důvodem tohoto kroku je pouze formálněprávní sladění procesu sjednání této úmluvy s platnými ustanoveními Ústavy České republiky, která v současné době u takovéto mezinárodní smlouvy vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a následnou ratifikaci prezidentem republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Přeji dobrý den všem.

Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž ji končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Výsledek hlasování návrh byl přijat. Konstatují, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.